V tuto chvíli já tedy nevím, jaké jsou plány pana premiéra Babiše. Já už počítám, že do sbírky těch všech důležitých hráčů v kauze Čapí hnízdo chybí snad jen policejní prezident. Tak my budeme tu věc sledovat a pokusíme se minimálně tyto kroky, protože evidentně Sněmovna rozhodla, jak rozhodla, nějakým způsobem komentovat a medializovat, protože vůle tady té Sněmovny zajistit nezávislost vyšetřování, a teď resp. i celý průběh této kauzy evidentně není a mě to mrzí. Děkuji. Po něm s přednostním právem pan předseda Bartošek. Poté vystoupí pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Předpokládám děkuji za slovo, pane místopředsedo že argument bude ten, že proběhla demokratická volba. Tu já nezpochybňuji. Je potřeba si uvědomit, že trestně stíhaný premiér skutečně svým přístupem vyhnal z vedení GIBS pana Murína. A v současné době hnutí ANO udělalo to, že nezávislost činnosti policie bude opět kontrolovat hnutí ANO. Je potřeba si uvědomit, že v současné době probíhá v podstatě politický převrat v České republice, protože ubíráte právo opozici, možnost kontrolovat to, co děláte. Ubíráte možnost, aby vám bylo viděno na prsty, a v kontextu toho, že váš šéf a premiér je trestně stíhán, to jediné co děláte, zavdáváte prostor pro spekulaci, že neumožníte do budoucna nezávislé vyšetřování celého případu. Měli jste možnost vybrat si dva zástupce opozice. Třetí byl zástupce hnutí ANO. To není opozice. To, co jste udělali, je, že v současné době si skutečně možná myslíte, že jste na té správné vlně, že se vám daří. Upíráteli prostor opozici, upíráteli možnost opozici vás kontrolovat, tak každá taková vláda se vždycky zvrhla. Každá taková vláda do budoucna vždycky zdegenerovala.

Pan předseda Kováčik s přednostním právem. Po něm pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní a pánové. Dovolte mi, abych krátce reagoval na průběh stávající rozpravy přednostních práv. Tak za prvé, nikdo z vás určitě nezpochybní, že KSČM byla strana, která je tady nejdéle v opozici. A nevšiml jsem si, že by ti, kteří teď tak ohnivě brání právo opozice, v dřívějších dobách nějak respektovali právo KSČM jako opoziční strany míti některé z těch kontrolních institucí. Neříkám že všech. Takovou sílu jsme nikdy neměli. Ale alespoň některých. Takže to jenom, když dva dělají totéž, není to evidentně vždy totéž. Mám pocit, alespoň u některých, že pokud není demokratická volba provedena přesně po našem, tak vlastně není demokratická. To, že tady evidentně pan Mašek byl zvolen demokratickou volbou, a můžete zpochybňovat, jak chcete ta volba byla tajná. A jen bych chtěl se obou pánů, a teď myslím i pana Ondráčka i pana Maška, zastat.

Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Po něm je přihlášen pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Víte, to, co tady říkal kolega Bartoš... Já uznávám, že my jsme udělali na tom začátku zásadní chybu. Že dneska se ta naše vstřícnost a velkorysost ve vztahu k výsledkům voleb otáčí proti nám.

Nicméně zpátky ke konkrétnímu tématu. My jsme jasně řekli na začátku, že kontrolní komise by měli mít zástupci opozice.

Já vím, že se to někomu nelíbí, že někdo měl prostě jiné představy o výsledku voleb. Určitě první řečník, pan předseda Kalousek, měl jiné představy, ale já za to fakt nemůžu. A zkusme si říct, kolik těch možností opozice na obsazení této pozice měla.

Hnutí ANO má ve Sněmovně 78 hlasů. Já si myslím, že jsme tady dneska ani nebyli všichni.

Ale to pan Mašek, pokud bude mít možnost, určitě řekne, co ve svém životě dělal. Takže tolik jenom velmi, velmi stručně glosa z mé strany. Nicméně ještě se prosím podívejme krátce do toho minulého volebního období, kdy tady vystupuje pan předseda Bartošek se svými demagogickými výkřiky.

Tak proč jste, pane Bartošku prostřednictvím pana předsedajícího, tehdy tak nevykřikoval jako dneska? Nerozumím tomu!